Ministerstvo dopravy zopakovalo svůj argument, že se nakonec rozhodlo, resp. potvrdilo, že v tom původním návrhu zákona byla i Prodloužená Rudná.

S tímto vysvětlením jsem spokojen, v zásadě s ním souhlasím, jenom dlouhodobě jsme ve sporu, nebo v názorovém sporu, abych to upřesnil, s Ministerstvem dopravy, že si myslím, že nic nebránilo tomu, aby Prodloužená Rudná byla zařazena mezi prioritní dopravní stavby jiným nařízením vlády.

Co chci ale říct, že tady máme promarněnou šanci, a netýká se to pouze Ostravy, ale i Prahy, protože možnost TENT už existuje pět let a vlastně Česká republika to vůbec nevyužila.

Přesto, že je to pozdě, tak pořád ten institut využít můžeme, takže se chci zeptat, zda...

To není formalita. Pro ty z vás, kteří se dnes a denně nezabývají dopravní infrastrukturou, tak je to jedna z podmínek čerpání evropských peněz.